Vidíme, že naše argumenty neposloucháte, a musíme si na poslaneckém klubu říci, jakým způsobem vás přesvědčit, abyste stejně jako SPD nehlasovali pro prodloužení nouzového stavu. Za SPD říkám, že budeme do posledního momentu bojovat za to, abyste nouzový stav neprodloužili, přestože víme, že jsme tady v Poslanecké sněmovně v menšině. Proto si vezmeme přestávku na poradu v délce dvou hodin, abychom i vám umožnili se znovu zamyslet.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Pan předseda hnutí SPD nás trochu varoval, takže jsem částečně připraven.

Na prstech jedné ruky bych spočíval, kdy se to nedodrželo, ale vždycky už to mělo nějaký význam.

Když odkážu čistě na § 55 jednacího řádu, tak tam je prostě napsáno, že na základě podnětu předsedajícího nebo předsedy klubu může někdo požádat o přerušení schůze nebo bodu, o čem se bezprostředně hlasuje.

Pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny. Považuji za chybu návrh pana předsedy Vondráčka. Nemám možnost mu zabránit a jistě má možnost takový návrh přednést, ale skutečně přestávky nejsou ošetřeny v jednacím řádu a je to součást nějaké kultury, tradice, zvyku, vždycky to dodržujeme, nehlasujeme o nich. Považoval bych za chybu, kdybychom o tom hlasovali teď.

Bude to velká chyba, doplatíme na to jednou všichni. Ještě místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

My jsme poslanecký klub, který si bere ty pauzy minimálně tady ve Sněmovně. Je to pouze v tom nejzávažnějším případě, kdy skutečně my politicky vidíme, že je to pro nás problém, a chceme dát prostor i ostatním stranám, aby se ještě zamyslely nad našimi argumenty.

Takže jsem vás o to chtěl prostě požádat.

Občané už to prostě nemůžou vydržet. Respektuji přednostní práva. Vidím přihlášku pana předsedy Sněmovny.

Já vám tady ocituji kousek, co říkal pan místopředseda Okamura tak před třemi hodinami: